Já jsem v té své reakci nijak nezpochybnil odbornou způsobilost pana kolegy, v žádném případě ne. Probíhá i teď po dobu projednávání ve třetím čtení intenzivní komunikace s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem dopravy, s lidmi, kteří se předtím shodli i na tom doporučení a na tom stanovisku. Platí, co jsem zmínil v předchozí reakci. Bohužel, návrh toho pozměňovacího návrhu, to znění, rozšiřuje uplatnění na jakékoliv jiné úkoly. Platí zároveň, že samozřejmě i použití dronu se základními pravidly musí řídit, a odchýlení od pravidel, a tady jde přece o společný zájem bezpečnosti, je myslitelné jen v těch případech, kdy, jak je vyjmenováno a tady zazněl i ten případ, kdy je v ohrožení život, v tomto případě třeba dítěte a tam nepochybně takové použití dronů možné bude, ale za standardních okolností stejně jako i v jiných případech.

Děkuji a s faktickou je ještě přihlášen pan poslanec Ivan Adamec. Ano, děkuji paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, no, tak kolega Brázdil já ho mám rád, on to myslí fakt dobře, akorát fakt myslet dobře nestačí. Cesta do pekel je dlážděná samými dobrými úmysly.

A pak se bavme o tom, jestli ta pravidla tak jsou nastavená v tuto chvíli, jestli jsou dostatečná pro ty činnosti, nebo jsou nedostatečná. To je něco úplně jiného. Jsme ve třetím čtení, pozměňovací návrhy jsou dány, máme jenom možnost ano, ne, anebo když jsme alibisti, tak se zdržíme. Děkuji. Pan poslanec. Já si myslím, že jsem se do toho nesnažil opravdu politiku vůbec vnést, ani to o politice není, protože tady je to opravdu o lidech, které chceme zachránit. Co se týká pana ministra, já s ním souhlasím, že to projednávali s Ministerstvem vnitra.

Ale odbor legislativy generálního ředitelství zastává úplně zcela jiné stanovisko a zcela jiné názory, ale je to na vás.

A táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Nemá pan zpravodaj?

Děkuji, pane předsedající. Milé dámy a pánové, k návrhu procedury hlasování o pozměňovacích návrzích podaných k návrhu zákona o návrhu zákona jako celku, který můžete nalézt také v usnesení hospodářského výboru... Já vás přeruším a poprosil bych všechny přítomné, jestli by se mohli ztišit případně, aby si vyřídili vše, co potřebují, před sálem, ale pan zpravodaj teď představuje proceduru hlasování, tak ať tam neuděláme žádnou chybu. Ještě jednou moc prosím a děkuji.

Pokud ne, tak se můžeme pustit do hlasování a poprosím bych vás, abyste vždycky zmínil konkrétní bod, a následně dám hlasovat.

Děkuji a prosím o vaše stanovisko. Stanovisko hospodářského výboru je souhlasné. Teď poprosím o stanovisko pana ministra. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek je: přijato. Můžeme pokračovat. Stanovisko hospodářského výboru: nesouhlas. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto. Poprosil bych o další bod. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C1, úprava hranice pro projednávání záměru rozvoje letiště. Stanovisko hospodářského výboru je souhlasné. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat.

Stanovisko hospodářského výboru je souhlasné. Stanovisko pana ministra? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Děkuji. Výsledek: přijato. Čili teď budeme hlasovat další, děkuji.

Stanovisko hospodářského výboru je souhlasné. Děkuji a poprosím pana ministra. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.